Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl načíst pozměňovací návrh, který by měl znít úplně stejně, jako máme s 80 %, jenom s tím rozdílem, že místo 80 % tam bude procent 70.

Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem.

Pětiminutovou. Dobře, děkuji. Takže v tuto chvíli není zájem o závěrečná slova. Končím podrobnou rozpravu, a tím končím také druhé čtení tohoto návrhu.